Takhle jednoduché nám to přišlo, a vlastně mě překvapuje ta míra odporu nebo...

Zajímalo by mě, jestli má někdo jiný názor.

A tahle dvě žádoucí chování, chodit do preventivních karantén, chodit na testy a zůstávat doma v izolaci, potřebujeme motivovat. Vážené kolegyně a kolegové, podle mě není žádným tajemstvím, že řada lidí si to prostě finančně nemůže dovolit, být nemocný, nechodit do práce, a že tu motivaci prostě nemají. Vyvažujete vždycky ve společnosti zájmy jednotlivce a zájmy celku.

Chování nás lidí je do nějaké míry předvídatelné, jsou to velká statistická čísla.

Tato první principiální možnost samozřejmě znamená státní náklady.

Je to řádový odhad, abyste věděli, že to nejsou jenom nějaké desítky milionů, to nejsou, to vůbec nezastírám.

To je pravda.

Tam jde o to, že potřebujeme kompenzovat zaměstnavatelům, aby takové případné zvýšení náhrady mzdy nehradili oni.

Jednorázový příspěvek za karanténu a izolaci.

Takže to pomůže těm, kteří jsou výrazně zasaženi ekonomicky v nemoci, a celkově ty náklady by byly výrazně nižší.

Ale prostě předkládám to jako návrh k diskusi, jako výkop, který nechci, aby byl kritizovaný tím, že by byl vyloženě pro lidi zcela mimo pracovní trh.